Týká se spotřební daně na pivo.

A protože to bylo v předvolebním roce, tak to dopadlo zhruba takto: zvýšení daní prošlo, snížení výdajů neprošlo. A tehdejší vláda říkala, že zvýšení spotřební daně zavádí dočasně. Mezitím se změnilo i chování spotřebitelů. Podle mě je úžasná zpráva, a mám nejnovější informace, ke konci loňského roku působilo na našem území 400 minipivovarů.

Přece jenom i ta realita ekonomického života je trošku jiná, než byla v roce 2009. My jsme přesvědčeni, že ten návrh povede k tomu, že vlastně zachytí tu změnu spotřebitelského chování, že to povede taky k podpoře minipivovarů, a tím pádem k podpoře podnikání v městech a v obcích, protože je to vlastně decentralizovaná, nejedná se o žádné velké firmy. Tam nikdy není větší počet zaměstnanců. A když to sečtete, tak je to několik desítek tisíc zaměstnanců.

Není to číslo nijak dramatické, je to zhruba desetina například toho jízdného, paní ministryně. Desetina. A nechci teď vyjmenovávat všechny dobré nápady členů vlády, kteří v posledních dnech chrlí nápady, jak zvýšit razantním způsobem výdaje. Máme dvě ministryně, které to prosadily proti sobě. Ale tím nechci dneska zatěžovat.

A já myslím, že bychom to mohli změnit.

Takže tam to speciálně neřešíme.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo.

Pan poslanec Marek Výborný se omlouvá od 18 hodin do konce jednacího dne z důvodu pracovního jednání v Senátu.

A nyní má slovo pan poslanec Martínek v obecné rozpravě. Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych této chvilky využít k tomu, abych představil své čtyři pozměňovací návrhy, které mám k tomuto tisku. Za prvé se jedná o dobrovolné dárcovství veřejnoprávním médiím a možnost odpočtu ze základu daně. Dále se jedná o problematiku živých turnajů hazardních her. Za třetí je to problematika určení daňového základu v případě platby pomocí virtuálních měn, tzv. kryptoměn. A za čtvrté se jedná o prodloužení lhůty pro podání elektronického přiznání k dani z příjmu. Podrobněji bych se chtěl vyjádřit k tomu čtvrtému, tedy k prodloužení lhůty pro podání elektronického daňového přiznání, který by měl mít konsenzuální podporu. Alespoň doufám, protože je připraven tak, že tam bude těžké najít nějaká negativa, proč ho neschválit. Mnoho poplatníků daně má proto problém v tomto krátkém intervalu zkompletovat všechny potřebné doklady, které potřebuje pro vyplnění svého daňového přiznání. Potvrzení pro využití slev nebo zvýhodnění, podkladové materiály pro všechny přílohy včetně podnikatelské účetní závěrky apod. Dalším problémem stávajícího systému je nízká míra elektronicky podaných daňových přiznání, kolem 20 %. Vysoký počet papírově podaných daňových přiznání zbytečně zatěžuje pracovníky správce daně, a tím i zvyšuje nároky na státní rozpočet. Hlavními výhodami elektronického daňového přiznání je minimalizace chyb spojených s manuálním vyplňováním a kontrolou, umožnění lepší komunikace s úřady či jednodušší sledování stavu zpracování. Elektronické podávání daňového přiznání umožňuje zrychlení celého procesu, dále snížení administrativních nákladů a zjednodušení archivace. Tento návrh nově prodlužuje současnou tříměsíční lhůtu pro podání daňového přiznání o jeden měsíc v případech, kdy daňový subjekt podává daňové přiznání elektronicky. To přináší občanům pozitivní motivaci pro větší využití elektronických daňových přiznání. V případě, že daňový subjekt nepodá daňové přiznání elektronicky v dané prodloužené lhůtě, nebude se k tomuto prodloužení přihlížet a případná sankce bude vypočítána stejně, jako by nepodal daňové přiznání v tříměsíční lhůtě.